Ještě, když dovolíte, poznámka prostřednictvím pana předsedajícího na vystoupení pana poslance Munzara. On řekl, že je potřeba respektovat svobodnou vůlí zákazníků a majitelů obchodu.

A my jako sociální demokraté samozřejmě za zaměstnanci stojíme. Stojíme za nimi plnou vahou tím spíš, že většina zaměstnanců v obchodech jsou ženy.

Že prostě v tyto dny budou mít volno.

Senátoři, kteří tak na jednu stranu usilovně hovoří o vlastenectví a na druhou stranu jim jakýsi projev vlastenectví ve vztahu k české státnosti vadí, se obrátili na Ústavní soud.

Já si dovolím z toho usnesení Ústavního soudu citovat jenom pár vět.

Cituji: Při posuzování legitimity cíle zákonné úpravy lze tento cíl dovodit nejen z důvodové zprávy, ale i z obecně známých skutečností. Jde o posílení sociální a rodinné soudržnosti tím, že je pevně vymezen aspoň určitý rozměr pevně stanoveného času, který mohou lidé trávit společně. Ústavní soud k tomu uvádí, že je legitimním cílem zákona umožnit zaměstnancům v pracovním poměru si připomenout svátky, které jsou součástí české kulturní a duchovní tradice. Pokračuji: Zároveň nelze přisvědčit námitce navrhovatelů stran nepřípustného omezení práva získávat prostředky pro své životní potřeby.

Ten text pokračuje dál. Já přečtu jenom z jeho závěru. Ústavní soud uzavírá, že napadený zákon obstojí v testu racionality. Rozhodnutí o tom, které státní svátky a dny pracovního klidu a kolik těchto dní je namístě podpořit zákazem určitých pracovních činností je věcí legislativního uvážení. Já věřím tomu, že naše legislativní uvážení bude takové, že zaměstnancům a zaměstnankyním v obchodě umožníme trávit těch sedm a půl dne se svými rodinami a vědět dopředu, že je budou mít k dispozici. Ještě možná tady byla debata o tom, jak je to ve srovnání se světem. Nebudu recitovat všechny státy západní Evropy, snad jenom ty, které jsou v našem bezprostředním okolí, tedy v tom středoevropském prostoru. Slovensko má uzavřeny všechny provozní jednotky o všech státních a ostatních svátcích. Maďarsko má 14 státních a ostatních svátků, kdy jsou provozní jednotky také uzavřeny.

Samozřejmě nemluvím o zemích, jako je Rakousko, Německo, tady už byla debata, a připomínám, že kolegové v Polsku minulý rok prosadili ještě uzavření provozních jednotek v neděli.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem přesvědčena o tom, že by nejsprávnější řešení bylo skutečně vyjít vstříc zaměstnancům a zaměstnankyním v obchodě a v podstatě nenechat projít ani jednu z těch navrhovaných variant, resp. zachovat současný stav. Myslím, že žádné problémy nenadělal. Myslím, že se to osvědčilo a mělo by to tak zůstat.

Ano, ten zákon není protiústavní, s tím já souhlasím, a je úplně zbytečný a ostřejší slova nepoužiji. A teď k těm pohádkám, které tady paní poslankyně říkala. Zákonodárce nepřinesl sedm a půl dne volna, ale čtyři dny. Bez zákona! Představte si to. Takže čtyři dny. Proč ne.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka kolegy Bláhy, Sklenáka, Kalouska a Dolínka.

Takže zkuste se zeptat nějakého klempíře nebo instalatéra, jestli ve svátek přijde k vám domů. A chtěl bych vás poprosit, právě všechny, kteří říkáte: my jsme tady pro podnikatele. Tak 500 tisíc je jich těch malých. Takže prosím vás, pro ty malé udělejme to, ať svátek platí pro všechny bez rozdílu, kdykoliv, kterýkoliv den státního svátku, a nedělejme to jako doposud, že pro to, abychom my podnikatelé přežili, tak jsme často díky vašim zákonům a vašim doporučením museli začít podvádět a obcházet právě ty zákony, které jste tady navrhli. Prosím. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.